Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými kartami, pokud možno se ztišili, abychom se slyšeli.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Ptám se, zda je zde návrh na jiné ověřovatele? Tak, já poprosím o klid. Budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 27. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Krutákovou a paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou.

Nejdřív mi dovolte, abych vás seznámil s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium:

navrhujeme zařadit tento návrh do pořadu 27. schůze, a to pevně na úterý 12. března jako čtvrtý bod jednání po zákonech vrácených Senátem.

Jedná se o smlouvu ve druhém čtení. Dále bod 105 návrhu pořadu, sněmovní tisk 50 poslanecká novela zákona o svobodném přístupu k informacím, třetí čtení, zařadit pevně na pátek 8. března jako první bod v bloku třetích čtení. Bod 104 návrhu pořadu, sněmovní tisk 203 vládní návrh zákona o pobytu cizinců, třetí čtení, zařadit pevně na středu 13. března jako první bod v bloku třetích čtení.

A nyní poprosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k pořadu případně vyjádřili i oni.